Děkuji panu zpravodaji zemědělského výboru. Nyní prosím pana zpravodaje hospodářského výboru, jímž je pan poslanec Vlastimil Vozka, o stanovisko tohoto výboru. Děkuji, pane místopředsedo.

Za druhé zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný návrh navrhovaného zákona. Dále pověřil zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona, a pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí paní poslankyně Pěnčíková. Já jen pro steno opravuji.

Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. My jsme na výboru pro životní prostřední tento materiál celkem podrobně diskutovali. Protože byl v mnoha výborech, asi jste se většinou diskuse zúčastnili i ve svých výborech. To, že to je poměrně zásadní dokument, si taky všichni uvědomujeme.

Já jsem si dovolil předložit dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká oněch cyklostezek.

Já se k němu potom ještě přihlásím v podrobné rozpravě.